Děkuji.

Dovolte mi stručně vyjádřit náš postoj.

To znamená, že se zvyšují mzdy, je růst minimální mzdy jako jednoho z nástrojů pro dosažení toho, že budeme mít srovnatelné mzdy jako okolní země, když máme evropské ceny.

To je také ústavní princip.

Nemáme zájem na tom, aby se vraceli do politiky ti, kteří tento stát zadlužili.

A je pro nás nepřijatelné, aby takové pojmy se vracely do našeho prostředí.

Jednáme o ústavním kroku vyslovení nedůvěry vládě. A myslím si, že ten důvod tady pro řadu občanů, a tedy ani pro voliče KSČM není. Děkuji vám. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejdřív možná jenom pár slov k tomu, v jaké noční hodině mluvíme nebo ne. Stopky jsem v ruce neměl, ale řekl bych, že čas mezi vládu a opozici byl rozdělen tak padesát na padesát přibližně.

To se stane i v tomto volebním období.

Tak to jenom to aranžmá, nějaký jednoduchý propočet.

Já mám rád politickou diskusi a zaznamenal jsem pouze dvě politická vystoupení, dva politické projevy dvou členů vlády.

Tak jenom připomenu, že to už jsme tady zažili. Měli jsme tady pana ministra Pelikána, ten se taky z úřední pozice stal ministrem, jak dopadl. Ano, v následujícím funkčním období kandidovali, stali se poslanci, dokonce se stali i členy první vlády Andreje Babiše, jak dopadli. Ještě jsem zapomněl, omlouvám se, pan ministr Stropnický, který taky složil mandát v Poslanecké sněmovně.

To je příběh těch, kteří už byli ve vládě ať už Sobotkově, nebo v první vládě Andreje Babiše.

Program politických stran. Tak dneska vládní většinu tvoří tři politické strany. To nemá žádný program.